To je dobré.

To znamená, Ministerstvo vnitra nemělo žádný vliv na to, jaký test bude na tom uveden.

Vybrán byl test, který byl později nakoupen na základě rozhodnutí výběrové komise, kde byly zastoupeny tři resorty zdravotnictví, školství a vnitro a ten test byl nakoupen za 65 korun.

Řekla jste, že testy v Rakousku selhaly.

Rakousko prošlo celkem dlouhým procesem výběru dodavatele a mimo jiné ty dotyčné testy, o kterých hovoříte, byly Rakouskem vybrány i proto, že byly certifikovány prestižním německým institutem.

Celá řada testů, které se vydávají za renomované, se umístily za těmito testy.

Pokud je to trestné, tak holt asi si to budu muset někde odsedět. Jsem přesvědčen, že jsme nic špatně neudělali a že jsme nic neporušili. Pokud něco prověřuje policie, tak to neznamená, že ten člověk je vinen to znamená, že někdo na toho člověka dal trestní oznámení. Takže jsem rád, že policie pracuje, a věřím, že až to celé skončí, tak policie ten případ uzavře a vy se mi omluvíte.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já tady nebudu opakovat argumenty, které tady zazněly, ale dovolte mi, abych přednesl návrh na doprovodné usnesení, řekněme, v dílčí záležitosti, která ale lidem velmi vadí, protože je provází každý den.

V takových případech to nijak nezpochybňuji. Je to minimálně ohleduplné k ostatním. Ale toto omezení a tuto povinnost nechápu v případech, kdy jde člověk skutečně sám po chodníku, například v klidné rezidenční zóně, a nikde nikdo v jeho okolí není.

Pan ministr mi v interpelaci úplně nedokázal odpovědět. Jsem velmi rád, pane ministře, že jste zmírnili povinnost nosit roušku pro ty, kdo si jdou zaběhat nebo projet na kole. To je něco podobného.

Většina lidí považuje tuto povinnost za nesmyslnou. A pokud vláda vydává opatření, která lidé považují za absurdní, a kvůli tomu je například nedodržují, tak to snižuje důvěru nejen v toto konkrétní opatření, ale ve všechna opatření jako celek.